28.

Předpokládám, že jsme v rozpravě, a to obecné, a přihlášena je paní poslankyně Helena Válková. Takže má slovo.

Nicméně já jsem se rozhodla, že přece jenom vás provedu alespoň tím nálezem Ústavního soudu ale pane místopředsedo, takhle neprovedu! Já prosím sněmovnu o klid. Pokud si potřebujete něco vyřídit, tak mimo jednací sál. Ještě prosím vydržte. Ne všichni uposlechli mé výzvy, jak vlevo, tak vpravo, stále diskutují. A pokud neskončí, tak je budu jmenovat... Tak, děkuji. Já také děkuji.

Ale nejenom toho. Jak Ústavní soud rozhodl, všichni víme.